Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Pane senátore? Máte, tak vám udělím slovo.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Krásný den, dámy a pánové.

Musím říct, že sled událostí jaksi prokázal, že jeho nemoc byla vážnější, než on předpokládal, a celou záležitost podcenil.

Z tohoto důvodu jsme situaci zmapovali a následně jsme udělali senátní návrh, který už jsme tady předkládali. V tomto návrhu není nic jiného, než aby úřady práce měly jednotný metodický postup a v podstatě přistupovaly ke všem oprávněným žadatelům na poskytování sociálních dávek stejně, ne aby to bylo region od regionu. Děkuji za pozornost a děkuji za to, že v podstatě dodržíme to, že v České republice bude jednotný metr na všechny.

Pan zpravodaj také potom. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Z toho důvodu vás chci také požádat o podporu tohoto návrhu. V současné právní úpravě existuje dvojí přístup k čerpání příspěvku na mobilitu pro dva různé příjemce. Ten z příjemců, který je uživatelem sociálních služeb v pobytovém zařízení, musí pro získání příspěvku na mobilitu dokazovat jeho skutečné použití.

Odkazují se na to, že pro přiznání příspěvků na mobilitu jde o důvody hodné zvláštního zřetele, protože u těchto osob jde pouze o cesty do zdravotnických zařízení, do práce či školy. Z výše uvedeného je jasné, že jde o diskriminaci a nespravedlnost, kterou by navrhovaná změna odstranila.

Příspěvek na mobilitu ve výši 550 korun měsíčně by těmto osobám jistě pomohl k lepší kvalitě života. Navíc bychom usnadnili administrativu nejen úředníkům, ale především hendikepovaným, pro které vyřizování příspěvku činí nepředstavitelnou námahu. Tímto vás prosím, mysleme na sociálně slabší skupiny a pomozme k vytvoření lepších životních podmínek. My poslanci tím pomůžeme lidem, kteří to skutečně potřebují a kteří to ocení. Prosaďme návrh na změnu zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Děkuji vám za pozornost. Teď dvě přednostní práva.

Prosím, paní ministryně, máte slovo. Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, platná právní úprava zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením umožňuje příspěvek na mobilitu přiznat i zdravotně postiženým osobám, kterým je poskytována pobytová sociální služba, a to z důvodů hodných zvláštního zřetele. Těmito důvody nejsou pouze cesty do zdravotnických zařízení, zaměstnání a školy, ale je třeba je chápat šířeji jako situace, ve kterých je žádoucí přiznat dávkovou pomoc, protože se zdravotně postižená osoba skutečně opakovaně za úhradu dopravuje.

Tato instrukce podrobně popisuje situace, ve kterých je žádoucí dávku přiznat. Instrukce je závazná nejen pro rozhodování krajských poboček úřadu práce, ale i pro Ministerstvo práce a sociálních věcí v postavení odvolacího orgánu.

Děkuji za pozornost. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nejprve mi dovolte přečíst usnesení výboru pro sociální politiku ze 14. schůze ze dne 6. září, které mj. zní: Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny jako garanční výbor po projednání doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k tomuto návrhu v tomto pořadí: za prvé budeme hlasovat návrh na zamítnutí zákona. Nebudeli přijat, budeme hlasovat o legislativně technických úpravách přednesených ve třetím čtení, pokud budou nějaké předneseny. A za třetí bude hlasování o návrhu jako celku. Chtěl bych vás také informovat o tom, že výbor zaujal následující usnesení ve věci doporučení nebo nedoporučení návrhu na zamítnutí zákona. Výbor pro sociální politiku přijal doporučující, tzn. zamítavé stanovisko k tomuto návrhu. A následně tedy formální věci, že pověřil zpravodaje, aby přednesl toto usnesení na plénu Poslanecké sněmovny. Je vidět, že i po vyslechnutí toho, co tady zaznělo z úst paní ministryně, na půdě pléna Poslanecké sněmovny se můžeme dožít neuvěřitelných věcí, protože já si velmi dobře pamatuji diskusi při prvním čtení, velmi dobře i tu diskusi na sociálním výboru. A všichni jsme se shodli, že ten problém tady existuje, dokonce i tehdejší pan, bohužel zesnulý, senátor Plaček a jeho nástupce deklarovali, že problém dvojího metru jak pro ty, kteří jsou v pobytových zařízeních, nebo pro ty, kteří jsou doma, protože jsou to stejní příjemci, tady nesporně existuje.